Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi stručně zopakuji, co je hlavním cílem návrhu této novely zákona, a krátce se zmíním a určitě pak ještě zareaguji v diskusi po uzavření debaty kolem toho jednoho paragrafu, jedné té změny, která vyvolala asi nejvíc diskusí, debat a možná někdy i trošku demagogie. Hlavním cílem návrhu je naplnit závazky České republiky v oblasti nízkoemisních zón, zajistit plnou transpozici předpisů Evropské unie a posílit ochranu ovzduší zavedením nových kontrolních pravomocí orgánů ochrany ovzduší. Upravuje tedy pravidla pro uznávání zahraničních emisních plaket, na základě doporučení Legislativní rady vlády mění formu pro zřizování nízkoemisních zón z obecně závazné vyhlášky na opatření obecné povahy, s platností od roku 2020 stanovuje na základě závazků plynoucích z evropské legislativy novou, nižší hodnotu imisního limitu pro částice PM2,5, upravuje pravidla pro uvádění topidel na trh a další. Upravuje ale také pravidla pro provedení kontroly provozu spalovacích stacionárních zdrojů provozovaných domácností a toto vyvolalo asi největší debatu a já předpokládám, že bude tato debata ještě dnes.

Že zárukou ochrany práv provozovatele spalovacího zdroje je to, že při té případné kontrole jako zdůrazňuji posledním institutu v rámci tohoto zákona, protože předchází celá řada konkrétních ještě předopatření, např. upozornění toho porušovatele právních předpisů, že podmínkou vzniku je opakované důvodné podezření na porušování povinností dle zákona, na to, že právo na provedení kontroly úřadu vzniká až po zaslání písemného upozornění na možné porušování zákonných povinností, a skutečnost, že během případné kontroly bude postupováno striktně podle zákona o státní kontrole a bude pořízen kontrolní protokol, ke kterému se provozovatel bude moci vyjádřit.

My vycházíme vstříc požadavkům a prosbám a apelům desítek a možná stovek starostů, kteří se mnoho let obracejí na krajské úřady, na Ministerstvo životního prostředí a říkají: Pokud zákonodárce dal sankci, dal povinnost, dal zákaz spalovat odpady už dnes pod velmi významnou sankcí, měl také zajistit, aby tato povinnost byla vynutitelná, de facto vynutitelná. A ona dneska není. Můžu posloužit konkrétním příkladem z Ostravy, kde magistrát dostává přibližně tisíc podnětů od obyvatelů ročně, a podle informací, které mám, byl vyřízen kladně pouze jeden, a to proto, že ten porušovatel se asi nechtěně přiznal. V ostatních případech nebylo možno poskytnout žádné důkazy, které by mohly tohoto člověka usvědčit z toho, že zamořuje ovzduší, ač to tak bylo, látkami, které bohužel jsou velmi často rakovinotvorné. Myslím, že každý z nás má zkušenost, že jeden, dva, tři takovéto kouřící komíny v obci dokážou celkem spolehlivě zamořit ovzduší, a není proti tomu dnes obrany.